Děkuji za slovo, pane předsedající.

Návrh usnesení obsahuje i proceduru.

2. návrhy A1 až A6 a A8 až A19 společně jedním hlasováním pokud bude přijat návrh A1, jsou návrhy G2 až G4 nehlasovatelné pokud bude přijat návrh A2, jsou návrhy G5 a G14 až G17 nehlasovatelné pokud bude přijat návrh A9, je návrh G11 nehlasovatelný pokud budou přijaty návrhy A16 a A18, je návrh C nehlasovatelný pokud bude přijat návrh G10, je návrh A7 nehlasovatelný pokud nebyl přijat návrh G10 hlasováním tři pokud budou přijaty návrhy D1 až D4, je návrh C nehlasovatelný

pokud nebyl přijat návrh A1 hlasováním číslo dvě pokud nebyl přijat návrh A2 hlasováním číslo dvě pokud nebyl přijat návrh A2 hlasováním číslo dvě

pokud nebyl přijat návrh A9 hlasováním číslo dvě pokud bude přijat návrh G11, je návrh C nehlasovatelný

pokud bude přijat návrh G13, je návrh C nehlasovatelný pokud nebyly přijaty návrhy A16 a A18 hlasováním číslo dvě pokud nebyly přijaty návrhy D1 až D4 hlasováním číslo pět pokud nebyly přijaty návrhy G7 až G9 hlasováním číslo patnáct pokud nebyl přijat návrh G11 hlasováním číslo šestnáct pokud nebyl přijat návrh G12 hlasováním číslo sedmnáct pokud nebyl přijat návrh G13 hlasováním číslo devatenáct Tady bych chtěl ještě upozornit, že jsme dostali protinávrh od poslance Kotta, tak já krátce zdůvodním, o co se tam jedná.

pokud bude přijat návrh C, je A16 nehlasovatelný pokud bude přijat návrh C, jsou návrhy D1 až D4 nehlasovatelné

pokud bude přijat návrh C, je návrh G11 nehlasovatelný pokud bude přijat návrh C, je návrh G13 nehlasovatelný. Ostatní body procedury zůstávají beze změn, jak je schválil garanční výbor pro životní prostředí. Děkuji. Zazněly tedy dva návrhy. Nejdříve tedy budeme hlasovat o tom protinávrhu pana poslance Kotta co se procedury týče. Pokud nebude přijat, tak o původním návrhu z výboru, jestli to tak může být.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro protinávrh procedury.

Kdo je proti? Děkuji.

Návrh jsme přijali. Prosím, pane zpravodaji, abyste nás prováděl jednotlivými hlasováními. Děkuji za slovo. Bod číslo 1 je návrh legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu. V rozpravě ve třetím čtení předneseny nebyly, takže o tomto bodu nemusíme hlasovat.

Stanovisko výboru pro životní prostředí je doporučující. Prosím o stanovisko ministerstva. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím o další návrh. Dále budeme hlasovat jako bod 3 návrh G10.

Stanovisko výboru pro životní prostředí je doporučující. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.